Současný právní stav osvobozuje od spotřební daně biopaliva.

Takže budemeli se bavit pouze o spotřební dani, tak by mohla platit ta věta, že veřejná podpora se snižuje. Leč je tam ta druhá novela, novela zákona na ochranu ovzduší zpracovaná ministrem financí a odpusťte, v tomto případě nikoliv ministrem financí, ale šéfem Agrofertu která výrazným způsobem mění současný právní stav, který umožňuje kombinovat ty dvě veřejné podpory, které stále běží vedle sebe a které vláda nadále předpokládá prodlužovat. Opakuji, že řada z nás byla přesvědčena, že po roce 2015 bude jenom jedna veřejná podpora a ta bude spočívat v povinném přimíchávání. Máme dvě veřejné podpory a tisk 418 navrhuje pokračovat v obou dvou paralelních veřejných podporách.

Takže v extrémním případě prodáli hodně čisté bionafty, nemusí míchat vůbec, protože tu povinnost prodat určitý objem bionafty na podíl fosilního paliva už splnil.

Jinými slovy, vy můžete prodat čisté bionafty, kolik chcete, vy tu povinnost můžete splnit na 150 % a už vůbec podle současného právního stavu byste nemuseli míchat, ale podle novely, kterou vám teď navrhuje vláda schválit...

Prosím všechny, aby přenesli své hovory mimo sál. Děkuji.

Říkají: Ó, jak bude krásně.

A těch 14 tisíc pracovních míst víc nám přinese tolik odvodů do sociálního a zdravotního pojištění, že se to vlastně celé vyplatí... Oni tam dokonce vypočítávají fiktivně pozitivní dopad na veřejné rozpočty. Materiál, který tady máme, předpokládá výrazné zvýšení povinného odběru řepky, zatímco nám vládní představitelé na mikrofon říkají, že veřejná podpora se snižuje. Samozřejmě efekt té zaměstnanosti je nesmysl, když se tam nebude pěstovat řepka a bude se tam pěstovat něco jiného. Ta dvojitá veřejná podpora může existovat maximálně do roku 2020, tak těch 14 tisíc lidí potom půjde zase na dlažbu?

Jistěže členové vlády budou mít nějaké relevantní argumenty. Nicméně faktem je, že do vlády předložil novelu zákona na ochranu ovzduší ministr financí.

Současně by si měla být Poslanecká sněmovna vědoma toho, že tam byla zcela zásadní a kompetentní připomínka Ministerstva zemědělství, že tento návrh jde zcela proti současným trendům Evropské unie, která si uvědomuje problematičnost biopaliv první generace a jde na ústup, zatímco návrh, který nám tady předkládá pan ministr Jurečka, to akceleruje. To spočítala ta vláda.

Co se stane?

Pan ministr financí vám tady hrdě ukazuje, jak to bude o ty 4 koruny levnější.

To je velmi jednoduchá úvaha a já si myslím, že už jste to skoro všichni pochopili.